Děkuji. Pan poslanec má doplňující otázku. Prosím, pane poslanče. Položím konkrétní otázku.

Takže se vás chci, pane premiére, zeptat, zda podpoříte pevné zařazení druhého čtení tohoto návrhu na příští schůzi a třetí čtení tohoto návrhu řekněme buď na příští, nebo nejpozději na zářijové schůzi Poslanecké sněmovny. Děkuji za odpověď.

Myslím, že jsou dvě věci. Za prvé myslím, že vůbec nic nebrání tomu, aby ten zákon byl doprojednán do léta, protože už teď je ve fázi, kdy se čeká na druhé čtení. Po druhém čtení jsou tady nějaké zákonné lhůty a pak se můžeme dostat ke třetímu čtení. Podle mého názoru nic nebrání tomu, aby ten zákon byl do léta projednán. A pokud jde o konkrétní hlasování, tak já se tady těžko mohu vyjadřovat k hlasování v situaci, kdy nevím, jak budou zařazeny jednotlivé zákony a jak budou postaveny priority z hlediska toho, co budeme potřebovat jako vládní koalice projednat. To znamená, budeme hlasovat tak, abychom umožnili projednání toho návrhu zákona, ale pokud jde o jednotlivé priority, tak o těch ještě samozřejmě budeme v koalici mluvit. A nemyslím si, že bychom se měli bránit tomu, aby ten zákon byl pevně zařazen v rámci příští schůze Poslanecké sněmovny.

Asi víte, a já doufám, že ministři dopravy a životního prostředí měli možnost vás informovat o tom, že vláda chce novelu zákona o posuzování vlivu na životní prostředí, chtěli bychom ji projednat rychle a budeme usilovat o to, aby byla prioritně zařazena na jednání parlamentu, protože jde o to, abychom co nejdříve mohli pokračovat v důležitých stavbách, kterých se tato novela bude týkat. Ale nemyslím si, že by ten zákon měl čekat déle než do léta a že bychom ho do léta mohli klidně projednat. Dostáváme se k desáté interpelaci. Prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo.

Důchody tak mohou být valorizovány až o 300 korun.

Děkuji paní poslankyni.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, chci především potvrdit, že vláda v oblasti valorizace penzí postupuje systematicky. Když jsme přišli do vlády, tak situace byla taková, že tady existoval zákon, který prakticky zmrazil růst důchodů, protože on říkal, že se budou důchody valorizovat, ale budou se valorizovat pouze způsobem, který byl omezený oproti tomu předcházejícímu systému, to znamená, že se plně nezohledňovala inflace, ale zohledňovala se pouze zčásti. To vedlo k nízkým valorizacím penzí. My jsme to schéma změnili. A ukázalo se, že i přes přetrvávající nízkou inflaci ani ten obnovený zákonný mechanismus valorizace nepřináší uspokojivé výsledky. Ale ukázalo se, že kdybychom ho uplatňovali, tak opět hrozí nízké valorizace.

Čili tehdy jsme odmítli tu variantu 70 korun a šli jsme na variantu 207 korun. Pokud šlo o valorizaci v letošním roce, ta podle toho zákonného schématu vyšla pouze na 40 korun a my jsme se rozhodli, že to budeme kompenzovat, a proto jsme v únoru letošního roku vyplatili každému důchodci, a to se týká jak starobních, tak invalidních důchodců, 1 200 korun mimořádné dávky, která měla dorovnat tu nízkou čtyřicetikorunovou valorizaci pro letošní rok. Ale protože nechceme, aby se ta situace opakovala v příštích letech, vláda předložila nový návrh, který by zabránil tomu, abychom byli v rukách valorizačního automatu a nemohli vlastně nic udělat, jako se to stalo na jaře letošního roku. Myslím si, že to je špatně.

Chci poděkovat za to, že ten zákon byl tady v Poslanecké sněmovně schválen. Pokud ho schválí Senát, tak vláda už počínaje příštím rokem bude v jiné situaci, bude mít poměrně široký manévrovací prostor a bude schopna sama rozhodovat o tom, jak vysoká valorizace bude. Přes tento limit se vláda dostat nemůže. Ten limit znamená, že maximální valorizace příští rok by mohla být v částce někde kolem 300 korun.

Čili zatím je dohoda na 200 korun valorizace v průměru od 1. ledna příštího roku a budeme v koalici jednat o tom, jestli bude rozpočtový prostor po novém roce, abychom v roce 2017 přistoupili k tomu jednorázovému příspěvku. To, co je ale klíčové a důležité, je, že včerejším rozhodnutím Sněmovny, které doufám potvrdí i Senát, se zásadně změnil manévrovací prostor vlády a vláda by konečně měla mít možnost valorizovat penze ve větším rozsahu a už by se neměla opakovat situace, kterou jsme zažili na začátku letošního roku, kdy valorizace mohla být nejvýše 40 korun a vláda měla zcela svázané ruce. Říkám to proto, že není možné, abychom ignorovali sociální situaci seniorů.

Do příjmů domácností se růst promítá vyššími mzdami, vyššími platy, ale seniorům musíme valorizovat penze. A v důsledku hospodářského růstu na to máme peníze. Děkuji, pane premiére. Paní poslankyně nemá doplňující otázku.